Prosím, pane poslanče, máte slovo. Děkuji za slovo. Mohu uklidnit celou sněmovnu, nebudeme protahovat nijak výrazně další rokování, není to naším úmyslem.

To jistě všichni víte. Já jsem tady několikrát vyzýval, aby bylo zdůvodněno to, proč je předkládán. Jaké jsou důvody. Té odpovědi jsme se ani po několika výzvách nedočkali.

A potom by mě tedy zajímalo, proč byl předložen, a zdůvodnění, proč se stahuje, pokud tomu tak bude. Nechci předesílat. Mně jde hlavně o to zdůvodnění, proč byl předložen. A jak bylo ministrem Mládkem tady sděleno... Prosím ctěnou Poslaneckou sněmovnu o klid. Jak bylo ministrem Mládkem tady sděleno, že zaručuje, že tento zákon nebude mít dopady pro občany, tento zákon nebude měnit cenu občanům, tak ale přece logicky bude mít dopady do státního rozpočtu a já si nevybavuji, že bych zaregistroval nějaké stanovisko, vyjádření ze strany Ministerstva financí, jak s dopady do státního rozpočtu počítá, kalkuluje se s nimi, budou pokryty, budou akceptovány. Věřím, vážení kolegové a kolegyně, že až dojde na hlasování, že budete opravdu racionálně uvažovat a věřím, že zvolíte správně. Prostřednictvím pana předsedajícího panu kolegovi Schwarzovi bych chtěl sdělit, že věřím, že to finále vyhraje Třinec.

Podle § 95 odst. 2 jednacího řádu ve třetím čtení se koná rozprava, ve které lze navrhnout pouze opravy legislativně technických, gramatických chyb. Ptám se, kdo další se hlásí do rozpravy. Pan ministr. Prosím, pane ministře, máte slovo.

Čili není to tak, že by s tímto nebylo počítáno.

Ptám se, kdo další se hlásí do rozpravy. Pokud nikdo takový není, rozpravu končím. Ptám se na závěrečná slova pana navrhovatele případně zpravodajů. Není tomu tak. Přikročíme tedy k hlasování o pozměňovacích návrzích. Poté přednášel jednotlivé pozměňovací návrhy a před hlasování nám sdělil pan ministr i on své stanovisko. Teď prosím sněmovnu o klid, protože bude přednášena velmi náročná procedura. Prosím, aby každý věděl, o čem hlasuje. Prosím, pane zpravodaji. Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, nemusíte se děsit toho, co jste různě slyšeli, že by tady bylo nějakých 350 hlasování. Pokud bude přijata procedura, tak budeme hlasovat asi 25krát, zhruba, plus minus. Dovolil bych si na začátku přečíst ještě legislativně technickou úpravu a případně bych vyzval všechny, kteří by měli nějaký podobný záměr, a pak bych přečetl celou proceduru tak, aby každému bylo jasné, jak budeme hlasovat, a aby se k té proceduře případně mohl kterýkoliv člen či členka Poslanecké sněmovny vyjádřit.